Víte, já mám pocit, že v tuto chvíli koalice úplně otočila tento bod a snaží se nám tady namluvit, že my jsme ti, kteří se nechceme zabývat případem, který se tragicky stal v tom minulém týdnu a který každého z nás zasáhl včetně mne.

Pan místopředseda výboru pro bezpečnost žádal všechny kolegy z výboru pro bezpečnost, aby se tato věc zařadila jako bod jednání výboru, tedy dnes v půl jedné. K mému velkému překvapení právě členové vaší koalice neodhlasovali program výboru pro bezpečnost. Takže si prosím udělejte pořádek ve svých vlastních řadách a nesnažte se tady moralizovat vůči nám něco, že nechceme něčím se zabývat, něco projednávat, nevyjadřujeme dostatečnou soustrast, nevyjadřujeme dostatečnou účast! My jsme ji chtěli vyjádřit. Já jsem za poslancem Chalupou byla. Řekla jsem, že jsem zklamaná, že se to na výbor nedostalo a že já sama finančně přispěji a ať ty kroky pokud možno třeba koordinujeme jenom my dva spolu, pokud se nikdo jiný z kolegů nepřidá. A to si myslím, že je přesně ta forma pomoci, kterou můžeme tady dneska si rozmyslet v hlavě všichni, jak budeme fakticky pomáhat, nejenom ústně populistickými řečmi! Prosím. Děkuji. Nyní tedy pan kolega František Laudát. Jinou přihlášku do rozpravy nemám. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já nepovažuji návrh pana Fichtnera v tuhle chvíli za dobrý. Pojďme to udělat zítra ráno, ale teď už to je trošku za hranou, že tady se snažíte opravdu nějakou pákou, nebo to může být tak vykládáno ten bod zněl jasně. Pokud pan Koskuba má problém, co navrhuje a neví, tak měl to navrhnout zcela jinak a je to naprosto elementární.

A za další. My tady máme řešit systémově trestnou činnost, ale ona někde začíná.

Zatím předvádíte pravý opak.

To by byly skandály, to by byly sáhodlouhé články. Nicméně prosím na druhé straně, pokud paní ministryně má čisté svědomí, a já věřím tomu, že ano, tak ať tady odpoví na otázky. Časem se dostane i na další ministry, aby se zodpovídali ze své práce. Komu jinému než Sněmovně, a tím potažmo i veřejnosti, jak tady zaznělo? A pokud tady zpochybňujete základní pilíře demokracie prosím vás, takhle začínala dlouhatánská totalita, ze které vzešel potom Sovětský svaz. Nechte toho, dokud je ještě čas! Děkuji panu poslanci Laudátovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové, vládo. Prosím vás, tady se naznačuje, co se děje ve vězeňské službě. Já jsem v bezpečnostních výborech, mimo bisky mám celou sbírku.

Takže jestli se tady vytváří jakási atmosféra toho, že vězeňská služba nefunguje, tak je to omyl! Byli jsme v Ostravě na služební cestě, kde jsem mluvil s velitelem vězeňské služby ostravské věznice, který zároveň řídí plzeňskou. Žádné poznatky, o kterých tady hovoříte, se nedějí! A pokud jde o kompetence ministra, to jsme si řekli na výboru. Nevím, proč se to tady znova řeší. Na to máme výbor pro bezpečnost, kde ty věci budou řešeny a vyřešeny! A já jsem zvědav, až se ukážou ty věci, které se zjišťují dneska při kontrolách, které provádí Ministerstvo spravedlnosti, kdo se přihlásí k politické odpovědnosti za to, že tady hájil věci, které se teď ukazují, že budou prostě problém ve vězeňské službě! Děkuji. Děkuji panu poslanci Chalupovi za dodržení času. Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek k řádné přihlášce s přednostním právem. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Musím říct, že vám závidím váš akcent, prostřednictvím předsedajícího pane poslanče Chaloupko.

Člena vládní koalice napadlo, abychom se dnes zabývali bodem, který se jmenuje Informace ministryně spravedlnosti o vymahatelnosti práva, a pochybnosti celé řady z nás i pochybnosti odborné veřejnosti, zda ministryně spravedlnosti svými rozhodnutími respektuje, či nerespektuje zákon, nepochybně do tohoto bodu patří. Těžko můžeme něco takového projednávat při projednávání zákona o veřejném zdravotním pojištění. A pochopitelně nikdo nemůže paní ministryni spravedlnosti donutit, aby na věcné a pochopitelné otázky odpověděla.

Koneckonců já to chápu.

A alespoň jednu jedinou otázku, paní ministryně. Pokud byste odpověděla, byl bych vám velmi vděčný.

Mám dvě další přihlášky do rozpravy. První je pan poslanec Pavel Blažek, poté paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já jenom abych panu kolegovi Chalupovi, vaším prostřednictvím, šetřil hlasivky. Tady padlo pár dotazů. Paní ministryně buďto nechce, nebo neumí odpovědět. Aparát to umí a ví, že to musí zodpovědět. Kvůli tomu nijak tady nemusíme na sebe zvyšovat hlas. Nyní paní poslankyně... Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, tedy všeobecnou rozpravu končím. Ano. Nic neříká.